Procedurální návrh, který pozměňuje váš návrh, kterým se snažíte zastavit zákon, byl tady vždy akceptován. Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Budu reagovat na vystoupení předřečníka, pana bývalého předsedy Vondráčka, a co se tady děje, že tady je neustále navrhováno přerušování s tím, po každém projevu, aby všichni poslanci museli vždycky neustále doběhnout do sálu a testovala se většina vládní koalice.

Myslím, že najdeme mnohem lepší cesty, než abychom tady museli běhat přes celý barák neustále dokolečka. Uděláme si nějaké společné závody a udržíme se všichni v kondici. Budeme zdravější a pro Poslaneckou sněmovnu to bude užitečnější. Děkuji. Hezké poledne vám přeji. Budeme pokračovat faktickými poznámkami. Další je přihlášen pan ministr Jurečka.

Nedělali jsme to!

Děkuji.

Tak omlouvám se kolegyním, které nosí podpatky.

Druhá připomínka a reakce na pana kolegu Bendu a prosil bych, aby si uvědomil, co říkal.

To se máme na tohle fakt těšit? proto jsem to řekl na stenozáznam, aby to tady zaznělo.

To znamená, já jsem si skoro jistý, že měla opozice dokonce problém, že byla svolána mimořádná schůze já jsem ji svolal podle toho, jak si ji opozice přála, ale protože byl předseda vlády v Bruselu, tak samozřejmě pak byli na mě naštvaní. A já si myslím, že příklad, kdy se žádalo o přerušení do přítomnosti premiéra...

Je to váš zákon, který chcete změnit.

Děkuji také paní poslankyni.

Připraví se pan poslanec Benda.